Druhá část návrhu se týká fungování kapitálového trhu.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 300/1, 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jan Skopeček který není na této schůzi přítomen, takže po dohodě se této role ujme pan poslanec Rais. Jelikož jsme v druhém čtení, nemusíme o této změně hlasovat. A informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Dobrý den.

Zase vztaženo ke znění k zákonu, nebo k § 121 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jen za účetní období, které následují po dni nabytí účinnosti.

Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Jan Volný. Máte pravdu. Takže do rozpravy obecné není v tuto chvíli nikdo přihlášený. Je přihlášen. Pan předseda Stanjura. Já se omlouvám, nepodíval jsem se doprava, jsem zvyklý se dívat spíš doleva. Je třeba se dívat doprava, pane místopředsedo . Tak si řekněme, co je to za zákon a jak rychle ho v Evropě připravili. Tento zákon reaguje na finanční krizi z roku 2008. Ale ta rychlost je opravdu obdivuhodná.

A díky tomu navrhujeme v zákoně, aby u privátní firmy se zveřejňovaly podrobné informace o platech managementu ne všem akcionářům, s tím já naprosto souhlasím, ale všem. I těm, kteří akcionáři nejsou. Já jsem na rozpočtovém výboru použil firmu z mého regionu.

Ale podle návrhu zákona, protože to musíme implementovat, říkáme, že k stabilitě finanční přispěje mimo jiné to, že budeme vědět, jaké mají bonusy, jaké mají životní pojištění, sociální pojištění, jestli mají opce, jestli si mohou koupit akcie, nemohou. Úplně zbytečné. Ale tento boj jsme už prohráli.

Já jsem předložil tři pozměňovací návrhy na rozpočtový výbor. Jeden byl přijat.

Nicméně ta směrnice ve znění směrnice z roku 2017 výslovně vyžaduje, aby kotované společnosti vypracovaly politiku odměňování svých orgánů a akcionáři měli právo o této politice hlasovat na valné hromadě. Potud žádný problém. A to je důležité sankce za nesplnění nových povinností musí být podle té směrnice přiměřené a odrazující.

Podle našeho názoru je ta sankce příliš tvrdá, a proto navrhujeme jinou sankci. Bez sankce to nejde. Směrnice, jak jsem říkal, říká, že ta sankce musí být přiměřená a odrazující.

Ty podmínky jsou jak ryze formální výkonu... podmínky výkonu funkce, např. typicky je to bezúhonnost, anebo věcné požadavky na výkon funkce člena představenstva, např. typicky je to povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. Samotný výkon funkce je ovšem kompletní činností a podle zákona o obchodních korporacích přísluší odměna z titulu smlouvy o výkonu funkce.

A jako přestupek, aby ta sankce byla i odrazující, navrhujeme, aby mohla být uložena ve správním řízení pokuta až do výše 10 milionů korun. My jsme přesvědčeni, že tento způsob sankce za nedodržení zákona, protože už to bude v zákoně, je dostatečně účinný, přiměřený, dostatečně tvrdý, ale přitom systémový.